Vždyť jsme v demokracii, tak má svobodnou volbu.

Je to otázka samozřejmě svědomí, ale myslím, že v tom není problém. A opravdu je to po řadě konzultací s historiky i studenty. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

A ten svátek se přesně takhle jmenuje.

To nebyla normální volba. To byl vždy exponent komunistické strany nebo komunistů. A ti tento svátek zneužívali 40 let. A my se bojíme, zejména v době, kdy máme polokomunistickou vládu, že tento návrh slouží k takovému zastření toho, co tady bylo. Já plně respektuji názor stávajících studentů.

V mé rodné Opavě si tento svátek připomínáme každoročně u památníku obětem totalitních režimů jak nacistického, tak komunistického.

A teď mám otázku, na kterou neznám odpověď, tak požádám zástupce předkladatelů.

Ale já prostě neznám odpověď. Možná je to důstojná připomínka v mnoha zemích západní Evropy, a možná žádná.

Tak to prostě není.

Ptám se, kdo se hlásí z místa do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Pak samozřejmě si sami odpověděli, že to není smysl hry.

Děkuji. Pan zpravodaj má zájem? Prosím, pane zpravodaji, vaše závěrečné slovo.

Dobře, děkuji panu zpravodaji za závěrečné slovo.

Není tomu tak. Já vás všechny odhlásím.